Jsem držitelem zbrojního průkazu a musím zbraň nosit skrytě.

Když vy operujete tím, že jenom ustřižením pár kvítků se dopouštíte výroby, já jenom vytažením té skrytě nošené zbraně se můžu dopustit nechtě vyhrožování, nechtě dalších trestných činů spojených s tím. Pouze příklad jste zvolil velice nevhodný, možná mediálně efektní, a také bych tady mohl se skrytou zbraní apelovat a dělat něco podobného. Problém, který vidím v tomto, je, že tady jsou lidé, kteří, ač mají indikovanou chorobu a lékař jim řekne: Já vám tady předepíšu lék, nemají ty prostředky anebo chtějí větší dávku, silnější dávku.

A to lze již udělat.

Dobře, takže zpravodaj Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne. Pane předsedající, děkuji.

Já jsem se na to díval, chápu všechny ty právní dopady, ale já jsem se na to díval čistě odborně.

Všechny začínají od 10 % a víc.

Dále potom, bylo tady řečeno ze strany ministerstva ohledně toho, že porušujeme nebo nějakým způsobem snižujeme správnou výrobní praxi u výrobců. Jde o to, že na jedné straně jsou pěstitelé, na druhé straně jsou výrobci a ten výrobce může být samozřejmě zároveň pěstitel, ale také ne. Pěstitel samozřejmě podléhá přísným kritériím správné pěstitelské praxe a výrobce podléhá přísným kritériím správné výrobní praxe. A to je tam naprosto jednoznačně dáno tak, aby ty prostředky byly bezpečné.

Tak ano, pravděpodobně je to určitá cesta budoucnosti, ale upřímně řečeno, v současné době na to nejsme připraveni.

Pan zpravodaj také? Velmi stručně se pokusím reagovat, byť vím, že samozřejmě jsou tady asi názory opačné.

Takže proto tam vidíme to riziko a proto nemohu tento návrh podpořit.

A právě proto také děláme tento návrh, abychom opět rozšířili počty pěstitelů, ale léčebného konopí, protože to, co si lidé pěstují doma, to není léčebné konopí. Takže když si někdo pěstuje doma konopí, tak to neznamená, že si pěstuje léčebné konopí.

Děkuji za pozornost. Přečtu další omluvy.

Takže závěrečné slovo ještě za zemědělský výbor pan poslanec Tureček zájem nemá.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Není příliš složitá, i když může se nám nějakým způsobem i zamotat. Jsou zde návrhy legislativně technických úprav. Máme tam úpravu pana poslance Vymazala.